Nechci odvádět své peníze, které jsem poctivě vydělal. Zdá se mi, že to je naprosto přirozený postoj člověka.

Proběhnou jenom předběžné úkony, proběhnou jenom zprávy v novinách a v televizi. Firmy, fyzické osoby budou dehonestovány, že možná chtěly krátit, že jim sebrali daňové přiznání, kdesi cosi.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Ptám se, kdo ještě dál do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Než budeme pokračovat, ještě přečtu dvě došlé omluvy předsedovi Poslanecké sněmovny.

Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom stručná reakce na něco z toho, co tady zaznělo. Nejprve pokud jde o tu přípravu krácení daně.

Je to ovšem malování čerta na zeď i obsahově, protože vyvoláváli se tu jakýsi dojem, že když se přijdu zeptat svého daňového poradce, jak bych mohl zaplatit méně na daních, že už tedy se budu dopouštět přípravy tohoto trestného činu, tak je to dojem mylný. Přípravou rozumíme až skutečně připravování zcela konkrétních kroků směřujících ke spáchání trestného činu, tedy vědomého, úmyslného porušení daňových povinností. Takže to v žádném případě není nějaká taková rada či porada. Doplňme k tomu, na to se také zapomíná, že podle § 20 odst. 3 trestního zákoníku pokud někdo sám zanechal té přípravy a odstranil nebezpečí, které vzniklo, tak tím zaniká trestnost té přípravy.